Podobná loupež za bílého dne je pro nás nepřijatelná.

Retroaktivita sama o sobě není ničím, s čím bychom se chtěli vyrovnat. Byli bychom rozhodně rádi, kdybychom se mohli seznámit s důchodovou reformou jako celkem. Jsme připraveni na ní spolupracovat, diskutovat ji. Neměla by to být rozhodně věc, kterou by už příští vláda měla měnit. Vzhledem k tomu, že považuji tuto novelu zákona za velmi nepovedenou, přesto se pokusím svými pozměňovacími návrhy, které za chvilku předložím, ji alespoň trošku zlepšit, ale z mého pohledu by bylo nejlepší, a proto tady navrhuji, tuto novelu zamítnout. Nyní bych vás ráda seznámila se svými pozměňovacími návrhy, které bych mohla rozdělit do dvou kategorií. První se týká částky, o kterou se zvyšuje procentní výměra důchodů při zvýšení důchodů v mimořádném termínu v červnu 2023.